A další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Králíček. Já musím také zareagovat na pana předsedu Výborného. Pane předsedo, prostřednictvím paní předsedající, ale vždyť přece vy tvrdíte, nebo vy omlouváte to, že jste nám neschválili pro nás zásadní body, které se týkaly energií, léků a dalších, tak to omlouváte tím, že jste schválili navrhovaný bod Patrika Nachera a dalších ve druhém čtení. To přece od vás bylo vcelku laciné. A já jsem rád, že se Martin Kolovratník omluvil, že ukázal, že my se opravdu omluvit umíme. Děkuji. Již nemám evidovanou žádnou faktickou poznámku. Než přistoupíme k dalšímu vystoupení v obecné rozpravě, načtu omluvy.

Pane poslanče, prosím.

K té první otázce. Chceme stát chytrý, efektivní a úsporný.

To všechno se dá podepsat, ale ze současné činnosti vlády a z jejího současného postupu je trošku obava, aby některé z těchto bodů nepadly na oltář vlasti proto, že se připravuje úprava vládního programu. Naopak bych chtěl říct, co vládě vyčítáme. Ono to tady musí odeznít a mělo by to tady odeznít několikrát a já si dovedu představit, že součástí vystoupení každého našeho opozičního poslance by mělo být zopakovat třináct hříchů Fialovy vlády, tak jak je dobře sestavila naše předsedkyně paní Schillerová, prostřednictvím paní předsedající.

Za osmé, narušení sociálního smíru. Za deváté, chaos ve zdravotnictví a neschopnost zajistit dostatek léků. Za desáté, snaha o cenzuru informací ve veřejném prostoru. Za jedenácté, snaha o ovládnutí České televize. Za dvanácté, neřešené korupční kauzy vládních stran. A za třinácté, nevyužité předsednictví v Radě Evropské unie. Nyní k oblasti zdravotnictví.

Včera jsme si tady vyslechli nejdříve takzvané PŠM tomu se říkalo politické školení mužstva.

Myslím si, že to bylo nadbytečné. Také nás upozornil na to, že vlastně všechno, co se nedaří, je dědictvím předchozí vlády.

To je ten rozdíl v přístupu a v řešení problémů. Tady opravdu trošku signalizujeme problémy, chystáme se na jejich řešení, ustanovujeme komise. Zčásti je to pravda.

Ano, skutečně nějaké spekulace typu kolik kamionů odjelo na Ukrajinu, to je asi opravdu špatně, a stačí říct, jaký to byl objem léků, co to bylo za léky, a uklidnit prostě občany, protože tohle zvyšuje zbytečnou nevraživost vůči pomoci Ukrajině a to se dostáváme někam jinam. Tak to mi opravdu rozum nedával, protože určitě nejlepší nejsme a opak je pravdou.

Ale připustil, že už to je jiný covid, že už je to jiná populace, která byla zčásti proočkovaná, a že omikron má úplně jiný klinický obraz a závažnost než ty předchozí varianty.

Chybí základní léky, kolabují pohotovosti.

Já neříkám, že Motol by měl ze zákona povinnost tu pohotovost poskytovat, nicméně ji poskytoval, obyvatelstvo na to bylo zvyklé a nyní ti lidé nemají se kam s těmi dětmi na stomatologii obrátit.

Velké procento obyvatelstva nemá dostupnou stomatologickou péči.

Já chápu, že na účtech těch pojišťoven možná by ležely, ale ležely by na správném místě a vláda by mohla i rozhodnout o jejich jiném uplatnění, ne je sebrat zdravotnictví a rozsypat to do jiných rezortů, ale právě je mohla použít při troše dobré vůle a při naší legislativní podpoře například na možnost zvýšení motivace zdravotníků, abychom si dokázali zaplatit dobře zdravotníky a přilákali sem zdravotníky ze zahraničí.